Takže dáváme hlasovat o návrhu B1. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh.

Návrh byl zamítnut. Stejným způsobem tedy přistoupíme k pozměňovacímu návrhu B2 s tím, že bylo akceptováno, že o něm budeme hlasovat. Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh.

Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 82, proti 97. Návrh byl zamítnut.

Takže vznáším dotaz vzhledem k tomu, že pan zpravodaj říká, že návrh B3 je nehlasovatelný, zda je vznášena námitka proti tomuto postupu a budeme o něm hlasovat. V tom případě se táži na vaše stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 2, proti 130. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. B6 přesun v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovisko souhlasné. Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Stanovisko nesouhlasné.

Kdo je proti tomuto návrhu? Bylo to hlasování s pořadovým číslem 126, přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 68, proti 85. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Děkuji a zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 127, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 41, proti 93. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Týká se také Technologické agentury, stanovisko nesouhlasné. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Hlásí se s přednostním právem pan předseda. Já se omlouvám, ale nemůžeme takhle ohýbat pravidla. Proběhlo hlasování, vy jste oznámil výsledky.